To je mi úplně jedno. Ale není mi jedno, že to dopadne na ty lidi.

To se prostě nedá zvládnout. Takže co mají udělat?

pan ministr tady teď není, ale on je z Opavy, tak určitě ani tam to nebude žádné zalité sluncem a tak dále. Takže si myslím, že toto je také obrovský problém a neproběhla žádná debata. A to tady vůbec teď, o tom určitě budou mluvit mí ctění kolegové, to tady nemluvím o tom, že si vlastně ten výnos hodlá nechat stát, což je velká...

Ale to bude jiné téma, které určitě budeme řešit. Zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance?

A nepomůže to nijak významněji tomu státnímu rozpočtu, protože Ministerstvo financí si nechává stejnou částku ročně utéct na nepřiznaných tržbách obchodníků a s tím souvisejícím zaměstnáváním načerno. A ti, kteří načerno nepracují, budou v důsledku tohoto opatření platit naprosto nejvyšší odvody ze všech zemí OECD, protože už dnes patříme společně se Slováky na první místo.

A tak bych mohla pokračovat. Prostě není skupina obyvatel v této zemi, která by nebyla tímto balíčkem postižena.

A ve finále to nevyberou, protože část těch peněz se přelije do šedé ekonomiky. Samozřejmě jsem ještě chtěla mluvit o...

Zatím vám děkuji za pozornost. Také děkuji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Jsou tady jiná přednostní práva, paní předsedkyně. S faktickou byste mohla vystoupit. Prosím.